Schůze byla svolána podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 51 poslance. Prosím vás nyní, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Připomínám, že poslanci, kteří hlasují s náhradními kartami, čísla těchto náhradních karet, byla oznámena na 7. schůzi Poslanecké sněmovny. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze.

Tak, můžeme přistoupit tedy k určení ověřovatelů této schůze.

Má prosím někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování o ověřovatelích schůze. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Je někdo proti? Hlasování pořadové číslo 1: přihlášeno 130 poslanců, pro 127, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat, to znamená, že jsme ověřovateli 9. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Petra Dolínka a pana poslance Víta Rakušana.

Současně konstatuji, že přišly další omluvy.

Pan poslanec Rais mezitím zrušil svou omluvu, tedy to pro pořádek konstatuji. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 9. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Protože nevidím, že by se někdo hlásil s přednostním právem... Jinak bychom přistoupili k hlasování o pořadu schůze.

Takže já bych tuto petici rád předal a je to asi 600 podpisů. Paní předsedkyni tady nevidím, takže si vyberu nějakého místopředsedu a tomu to předám. Děkuji, pane místopředsedo. S přednostním právem je přihlášen pan předseda Bartošek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, slova, ta jsou mocná, mohou potěšit, ale mohou i bolestně zranit.

Všechno toto jsou výroky evidentně podobně smýšlejících lidí sdružených pod hlavičkou SPD. Jakkoliv se budeme probírat historickými analýzami a expertizami, jakkoliv se budeme osočovat ze slovíčkaření, pozadí tohoto všeho je děsivé. Popření romského holokaustu, popření genocidy obyčejných nevinných lidí, popření lidského utrpení. Proto je podle mne velmi důležité, vážené poslankyně a poslanci, abychom si zodpověděli otázku, zda chceme, aby člověk, který reprezentuje politické hnutí s těmito názory, reprezentoval i Českou republiku ve vysoké ústavní funkci.

Váš poslanecký kolega, vysoký ústavní činitel a předseda jedné z parlamentních stran Tomio Okamura, je v překrucování pravdy a faktů mistr.

Obzvlášť cynicky vyznívá i skutečnost, že k tomu došlo na Mezinárodní den památky obětí holokaustu.